Myslím si, že nikdo z nás tady nežijeme v žádné bublině a chodíme pravidelně do těch řetězců nakupovat.

A samozřejmě to, co tady bylo zmiňováno o řetězcích, jakým způsobem se podílejí...

Což mě docela zarazilo...

Hezké odpoledne, dámy a pánové, já budu stručný.

Tak ať koná!

Děkuji za pozornost. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Kučera.

Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo.

Chtěl jsem jenom skutečně říct, že je to ve velké části ve vymahatelnosti práva a zákonů, a jedna věc je tvořit nové zákony a nové novely a potom skutečně je i umět účinně vymáhat.

Takže ano, soustřeďme se na to, abychom udělali kvalitní zákon o významné tržní síle za a) a za b), a na to kladu důraz, soustřeďme se na to, aby tahle norma byla i kvalitně vymáhána. Děkuji. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

V případě úpravy týkající se obchodních smluv a některých nekalých obchodních praktik vzešlo předkládané znění novely zákona i z podnětů dozorových orgánů a profesních sdružení, jako jsou například Potravinářská komora České republiky nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu.

Politická sebevražda, říká svaz k chystanému zákazu slev a akcí! Doplatí na to chudí! Vláda proti svým voličům hodlá omezit slevové akce, zboží tak podraží!

Jak už tady bylo řečeno, jedná se zkrátka o velmi specifickou normu, která se dotýká mnoha subjektů, řady různorodých zájmů a není jednoduché všechno vybalancovat a udržet v rámci toho, co vyžaduje evropská směrnice. Výsledek ve skutečnosti není novelou původního zákona, ale vlastně úplně novým zákonem, který určil nová pravidla pro zcela nový okruh subjektů. Já bych tady na závěr chtěla ještě dodat, že jsem velmi ráda, že tady zaznělo veto právě na tu devadesátku, protože tím, že opravdu je to velmi specifická norma, jsem ráda, že se tento zákon bude projednávat řádně, že budeme mít prostor k tomu, podávat pozměňovací návrhy. Děkuji, paní poslankyně. Další do rozpravy se hlásí pan poslanec Tureček. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych si opět dovolil zopakovat nějaké dotazy na přítomného pana ministra.

Ona přítomnost pana ministra na plénu je velmi vzácná.

Takže k zákonu o rostlinolékařské péči já se samozřejmě vracet nechci, nicméně jsem tady řekl základní tezi, proč jsme proti tomu návrhu zákona, a to je, že se zhorší postavení řady společností působících v zemědělském a potravinovém řetězci. A já trvám na tom, aby pan ministr nám potvrdil, zda ta teze je správná, nebo podle jeho názoru není správná, že naopak tímto zákonem on pomůže všem zemědělcům, potravinářům v této republice zlepšit postavení v nerovném boji s obchodními řetězci.

Je to ještě umocněno, že samozřejmě v tu chvíli se dostává do popředí Ministerstvo zemědělství, které v poslední době z hlediska řekl bych významnosti bylo trochu upozaděno.